Nicméně možná pan ministr, když nekandiduje, umí plánovat, kdy se zákon projedná. Pane ministře, víte tak z hlavy, kdy jsme ten zákon podali? 16. listopadu 2016.

Já mám jenom jedno nové číslo jako podpůrný argument k tomu, abychom to podpořili a abychom splnili to, co tady zaznělo před lety z úst našich předchůdců, že ta daň je zavedena na omezenou dobu. A to jiné číslo je, že když jsem dostal informaci meziročního srovnání dodávek piva do restaurací, teď nechci spekulovat o vlivech, tak mezi červencem 2017 a červencem 2016 došlo k poklesu o 9 procent a jednoznačně je bezesporu zbytečně vysoké daňové zatížení. Chtěl bych poprosit kolegyně a kolegy, aby podpořili stanoviska garančního rozpočtového výboru, který doporučuje jak pozměňovací návrhy, tak přijetí zákona jako celku. Nyní pan zpravodaj. Ale nemohu nereagovat na připomínku o populismu.

To bude populismus, kolegové, v miliardách! Obrovský! A samozřejmě předvolební.

Samozřejmě že ne. Pohybujeme se v rámci statistické chyby. To není populismus. Populismus je to, s čím sem přijdete, kolegové. To budou desítky miliard. Nejprve pan ministr financí, po něm pan poslanec Votava.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, ministr financí je tady od toho, aby takříkajíc co nejvíc vybral a co nejméně rozdal. Ty daňové příjmy, které velmi výrazně narostly, a narostly především díky kontrolnímu hlášení EET, které jedna ze stran přítomných ve Sněmovně chce zrušit, a přitom zavádí další výdaje do státního rozpočtu.

Takže proto ho považuji za populistický.

Děkuji. Nyní pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, to, co řeknu, bude čistě moje stanovisko, nevyslovuji stanovisko sociální demokracie, to v žádném případě. Bylo to odůvodňováno stabilizací veřejných rozpočtů. Bylo řečeno, že je to na dobu přechodnou.

Takže asi pochopíte, že nemohu jen tak měnit názory.

Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

Děkuji za slovo. Já bych byl skutečně velmi opatrný v prohlášení, že za vyšší příjmy státního rozpočtu může kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb.

Nicméně když se podíváme na jakékoliv prohlášení odborníků v tomto směru, to znamená ekonomických odborníků, tak se vždy dočteme, že vyšší příjmy jsou zejména díky vyšší spotřebě domácností.

Takže já bych skutečně vyzval k velké střízlivosti v těchto prohlášeních a věřím, že příští rozpočet bude sestaven podstatně lépe, než v současné době je navrhován. Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Mně se vůbec nelíbí ta zmínka o populismu. Tady v této Poslanecké sněmovně bylo mnohokrát mnoho lidí označováno populismem. Já jsem patřil mezi ně a později se ukázalo, že ta naše slova a naše prognózy tak populistické vůbec nebyly a že častokrát mířily správným směrem. Takže s tím používáním slova populismus bych už opravdu byl opatrný a nepoužíval ho tolik. To, co zaznělo od předřečníků, já to doplním.